K dotazu pana poslance Grospiče. Já jsem to nechápal tak, že by to byla námitka proti tomu, že návrh takové ustanovení obsahuje. Už jsem to tady vlastně řekl, že považuji za nepřijatelné, aby se hlasovalo o tom, že někdo bude porušovat svoje právní závazky.

Doufám, že to pro tuto chvíli tak stačí, předpokládám, že další debata je možná případně ve výborech. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych podle jednacího řádu zareagoval na vystoupení svého předřečníka.